Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy, do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se hlásí pan zpravodaj, pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych zkusil odpovědět paní poslankyni Richterová vaším prostřednictvím, ale myslím si, že to je právě to, co by se mělo probírat na tom výboru. Z hlediska zdravotnických zařízení, tak ta jsou jaksi ve funkci a ve fázi placení ze všeobecného zdravotního pojištění. A najít přesně tu hranici, která je, bavíme se v tuto chvíli patrně o eldéenkách, kdy je ta péče ještě zdravotní a sociální, to je složitý úkol, a ten si myslím, že náleží právě do výboru, abychom se o tom pobavili. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně. Prostě původně, myslím si, že ta myšlenka byla, abychom zvýšili příspěvek na péči doma, aby to prostě opravdu mohlo fungovat, a zařízení se dají snáze dofinancovat jiným způsobem.

Tak to je taková moje koncepční otázka, protože je to zdánlivě malý bod, ale ve skutečnosti za mnoho miliard. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy?

Prosím, máte slovo. Znovu zdůrazním, že náš návrh řeší systémově čistší způsob financování.

A myslím si, že bychom si měli zachovat ten princip, že příspěvek na péči je příjmem klienta, tedy příjmem uživatele, a ten si má rozhodnout, jakou službu si za něj nakoupí. Děkuji. To bylo závěrečné slovo.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo nějaký jiný výbor jako výbor garanční? Ne, budeme tedy hlasovat o přikázání tohoto návrhu výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Žádost o odhlášení zazněla, všechny jsem vás odhlásil. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Garančním výborem bude výbor pro sociální politiku. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Navrhuje někdo z poslankyň a poslanců jiný výbor? Nenavrhuje. Nezazněl návrh na zkrácení lhůty, takže konstatuji, že tímto návrhem se bude zabývat výbor pro sociální politiku jako výbor garanční, a končím projednávání tohoto bodu. Před námi je bod číslo

Dámy a pánové, prosím o klid! Máte slovo. Děkuji za slovo.

Současná právní úprava podmínek poskytování sociálních služeb, druhů sociálních služeb a jejich registrace již neodpovídá potřebám dobré praxe a potřebám subjektů při poskytování sociálních služeb.